Nyní poslední hlasování k této věci a to je přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro přikázání tomuto výboru? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přikázán výboru ústavněprávnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 40.